Děkuji za slovo. Už byl odůvodněn v obecné rozpravě. Děkuji.

Děkuji. Děkuji.

Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Děkuji. Také děkuji.

Pan kolega Čižinský. Takže já jsem v předchozí debatě ty návrhy zdůvodnil.

Prosím ještě o klid. Poslední přihlášený do podrobné rozpravy.

Není tomu tak. Podrobnou rozpravu končím. Paní ministryně? Nemá zájem. Paní zpravodajka? Nemá zájem.

O jejím pokračování rozhodneme na jednání politického grémia.